Proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jako poslední je pozměňovací návrh pod písmenem G poslanec Luzar. Prosím paní ministryni. Pana zpravodaje.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dobrá tedy, o všech návrzích jsme hlasovali a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.